Legislativně technické úpravy nebyly navrženy, tedy přistoupíme k hlasování o schválení komplexního pozměňovacího návrhu poslance Šrámka uvedeného pod písm.

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, můžete pokračovat. Navrhuji, abychom hlasovali o pozměňovacím návrhu poslance Kudely uvedeném pod písm. Stanovisko výboru je doporučující.

Kdo je proti návrhu?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, pane poslanče.

Stanovisko zemědělského výboru je doporučující.

S tímto návrhem byl také vysloven souhlas. Prosím, pokračujte. Jedná se o úpravu periodicity, kde se žádá o vratku spotřební daně ze dvou měsíců na šest měsíců. Stanovisko zemědělského výboru je doporučující.

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, můžeme pokračovat.

Děkuji.